Pozemních přeprav za účelem účasti na zahraničních služebních a pracovních cestách, zahraničních návštěvách, kurzech a tranzitních průjezdů přes území České republiky bylo v daném období realizováno celkem 48, samostatných přesunů bez doprovodu Vojenské policie, dva silniční proudy, žádná železniční přeprava.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím paní zpravodajku o slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášky, takže ji končím.

Budeme tedy hlasovat o předneseném návrhu, kterým se má vzít tato informace na vědomí. Kdo je proti?